Jsem připraven hledat řešení, která by napomohla lepšímu řízení univerzit, jsem připraven pro to, hledat i dodatečné finanční prostředky, byť se obávám, že spíš po Novém roce než do konce tohoto roku, buduli upřímný, protože zhoršující se bilance státního rozpočtu podle mě příliš nenahrává tomu , aby docházelo k nějaké intervenci. Já vám děkuji.

Děkuji za slovo. Dnes ještě jednou dobrý den, pane ministře. Já mám dotaz. Při nástupu do funkce jste pronesl, že samozřejmě veškeré reformy velice rád budete konzultovat a nějakým způsobem komunikovat, dokonce i s mimoparlamentní opozicí, s čímž souhlasím, protože školství je specifické v tom, že pokud zavedeme jakoukoli reformu, tak to má velice dlouhý doběh, kdy reforma probíhá, a pak samozřejmě potřebujeme nějaký čas k vyhodnocení, nakolik ta reforma byla účinná. V posledních několika volebních obdobích jako zaměstnanec ve školství jsem viděl, že než vůbec jsme mohli zjistit, nakolik ta reforma je účinná, tak to přebíjela zase opět jiná reforma a vůbec to nebylo ku prospěchu věci, takže vaše slova jsem velice uvítal. Zaznamenal jsem v novinách i bylo to včera že s opozicí už jednáte. Zatím to s námi nebylo, zatím to bylo se stranou ANO, tak jsem se chtěl zeptat, zda vaše slova platí a zda se můžeme těšit na spolupráci v tomto ohledu. Prosím, pane ministře, máte slovo.

Považuji to opravdu za důležité. Myslím si, že je nezbytné, abychom hledali, pokud to jenom trochu půjde, shodu, která překračuje hranice, možná i této Sněmovny, protože školství teď čelí problémům s kapacitami v oblasti základního a středního školství a tyhle stupně vzdělávacího systému jsou v dominantní zodpovědnosti obcí a krajů, kde vládnou nejrůznější koalice, a jsem přesvědčený o tom, že je potřeba, abychom o těch změnách jednali. Děkuji. Děkuji. Není to otázka, spíš poděkování za tato slova, a určitě tu nabídku využijeme. Já vám také děkuji.

V tom případě se omlouvám, pane poslanče, chyba na mé straně. Prosím, máte slovo. V pořádku, děkuji.

Zejména v některých regionech je situace špatná, teď hovořím konkrétně o své domovské Praze a také o navazujícím Středočeském kraji. Zájem o ně byl tak velký, že se nedostala řada žáků, kteří by se stejným bodovým hodnocením byli přijati v předchozích letech naprosto bez problémů.

Současně nepovažuji za vhodné řešení nabízet zájemcům o gymnázia nebo střední školy s maturitou jako alternativu učební obory. Problémů v přijímacím řízení je ale více.

Já bych se vás proto rád zeptal, pane ministře, zda plánujete situaci řešit, případně se na řešení podílet, a jak a zda s kraji jakožto zřizovateli středních škol, nebo zda chystáte i dle všeho potřebnou reformu přijímacího řízení či přijímacích zkoušek samotných. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji za otázku, která je teď zaměřená skutečně na akutní problém, který zažíváme všichni z první ruky. Musím říci toto: stále ještě neexistuje kvantifikovaný obraz toho, co se v tomto přijímacím řízení doopravdy stalo. Známe jednotlivé případy, často mediálně prezentované, ale systém je historicky nastaven tak, že snad ještě do příštího týdne nebudeme mít kvantifikovaný obraz toho, v kterých lokalitách, regionech došlo k významnému převisu, kde ten převis odpovídá dlouhodobým tendencím a trendům. Od prvního dne ve funkci věnuji té věci maximální pozornost a absolvoval jsem řadu jednání s radními pro školství z Prahy, středních Čech, jižní Moravy, což jsou regiony, kde se zdá, že situace je nejvýbušnější, ale také jsme s panem premiérem jednali se zástupci všech krajů, abychom si vytvořili přesnější obraz té situace. Problém školství ale je, že to stlaní trvá několik let a zodpovědnost za kapacity, musím říci, je sdílená. Samozřejmě primární odpovědnost nesou zřizovatelé Praha a kraje, ale i Ministerstvo školství má svůj díl odpovědnosti, neboť stanovuje ve svém dlouhodobém záměru jakési mantinely pro to, co mohou kraje udělat s kapacitami a strukturou svých středních škol. Teď se řídíme ještě dlouhodobým záměrem, který byl zpracován za minulé vlády, a připravujeme právě aktuálně nový dlouhodobý záměr, což je příležitost, abychom konečně v některých regionech přizpůsobili nabídku zcela zřejmé poptávce, která má své příčiny v nějakých dlouhodobých trendech, je posilována migrací do okolí velkých měst.